Děkuji. Faktická poznámka pana poslance Plzáka, po něm pan předseda Bartošek. Prosím, máte slovo. Já se chci bavit o konkrétních věcech, a to k vystoupení mého kolegy pana Bartoška.

Máte dvě minuty, pane poslanče.

Mně to nic neříká, ale vycházelo se z veřejně dostupných čísel a právě hodnocení těch zpráv. A potom ještě ke kolegovi Zaorálkovi, který tady asi není, on říkal o těch investicích...

Jestli mě zase neposlouchá, že ano, pan kolega, je mi to líto, ale chtěl jsem reagovat na něj.

Pan předseda Bartošek, faktická poznámka. Prosím, máte slovo. Děkuji.

Jedná se o to, že veřejnoprávní média mohou mít deset procent ročních výdajů zahrnutých do rozpočtu na plnění veřejné služby a je to částka nezbytná pro zvládnutí výkyvů nákladů a příjmů. Dokument, který nemáme k dispozici. Sektářsky jste si ho projednali v rámci hnutí, nebyli jste ochotni k tomu pustit nikoho dalšího a teď máme diskutovat o věcech, ke kterým nemáme podklady. Další věc. A ať už si o tom myslíte cokoliv, tak zpochybňování veřejnoprávních médií je zpochybňování jednoho ze základních nástrojů demokracie.

A jestliže se chcete bavit například o výdajích ohledně investic a podobně, napadlo vás například, že to může být i výsledek toho, že se soutěží nižší ceny? Že mohly být například technologie, které se zlevnily v čase?

Aby bylo všem jasné, jaký je další postup, tak přečtu v pořadí přihlášené poslance a poslankyně k faktickým poznámkám. Takto budeme teď postupovat. Prosím, máte slovo.

Pan poslanec Válek, faktická poznámka.

Máte slovo, pane poslanče. Děkuji, pane předsedající. Já jsem netušil, jak to bude zajímavé. Za mě se zvyšuje sledovanost pořadů, přibývá premiér, kvalita těch pořadů je pořád vyšší.

Samozřejmě se mi některé pořady líbí víc, některé míň. Nechápu, nechápu některé ty útoky, nechápu některou tu diskusi.

Považuji to za naprosto logické.

A poslední věc, co bych chtěl říct.

Děkuji. Pan místopředseda Sněmovny Okamura, faktická poznámka. Prosím, máte slovo. My tady diskutujeme o České televizi, která je placena koncesionářskými poplatky téměř všech občanů České republiky.

Čeho se Česká televize bojí?